Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Další je interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Ten se také z dnešního jednání omluvil, takže tuto interpelaci také odkládám. Jako další je interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, který se omluvil zhruba na 10 minut z dnešního jednání. Navrhuji tedy, že bych tento bod přeřadil do přítomnosti ministra financí a vicepremiéra Babiše a pokračovali bychom v projednávání zařazených bodů, a to jsou body pana ministra zemědělství Mariana Jurečky. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti postupu.

Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci Lesů České republiky. Otevírám rozpravu a táži se, kdo chce vystoupit, zda ministr zemědělství nebo pan poslanec Bendl.